A chci klást konkrétní dotazy. Dva.

Proč na Úřadu vlády plus 76 míst?

Čerpá největší díl státního rozpočtu na výdajích a není tady. Já tomu fakt nerozumím.

Mohl bych se ptát nového ministra zdravotnictví, nevím, jestli už dneska, ale dobře plus 122 zaměstnanců.

Já netvrdím, nebo my netvrdíme, že tam má být nula, ale pokud nedostaneme konkrétní odpověď, tak jak můžeme s takovou částkou a s takovým množstvím pracovních míst souhlasit? Ministerstvo financí, abych nezapomněl 604 zaměstnanců.

Tak to spočtěte, kolik to dělá za jedno volební období.

Myslím si, že je to naprosto jasné.

A teď si sami odpovězme, co by znamenalo pouhé udržení toho čísla 0,97.

Já jsem moc rád, že tam pan vicepremiér byl.

Já jsem to nepřepočítával, není důvod, abych panu rektorovi nevěřil, on tam měl i konkrétní čísla a počítal s množstvím studentů, což je samozřejmě velmi důležitý parametr, který v rámci podpory vysokého školství musíme vzít v potaz.

Jako první budu mluvit o rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde navrhujeme úsporu v celkové výši teď to budu muset sečíst 4,1 mld., a to jsme ještě poměrně vstřícní a chápaví.

Tak za prvé nárůst zaměstnanců od roku 2014 je 500, 500 zaměstnanců, a je to podle našeho názoru nárůst neopodstatněný, neomluvitelný, nezdůvodnitelný.

To je zhruba roční fungování pěti větších organizací, které poskytují sociální služby.